Děkuji vám a další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Válek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

No a dále tímto pozměňovacím návrhem pouze zdánlivě doplňujeme nové ustanovení, které upravuje otázku vykazování smluvní ceny zdravotní pojišťovny jejími smluvními poskytovateli.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, opravdu se jedná o velmi důležitý tisk.

A to se málokterému zákonu stane, aby ho provázeli postupně čtyři ministři a finálně se pak v Poslanecké sněmovně dva z nich, jeden bývalý, jeden současný, účastnili hlasování.

Já se domnívám, že politická shoda zde panuje, jsou tady různé pozměňovací návrhy a já si dovolím stručně vysvětlit tři, které jsem podal. On každý z nich je relativně komplexní, ale já jsem je rozdělil do tří z toho důvodu, že každý má trošičku jiný rámec, ten komplexní pozměňovací návrh, a jiný obsah, všechny jsou podané napříč politickým spektrem, podepsali je poslanci jak z koalice, tak z opozice, za což velmi děkuji, a podáváme je tedy jako tým.

Konečně se začínáme blížit kvalitě léčby v Evropě, co se tohoto týče, někdy ji i předbíháme to je potřeba na férovku říct a investujeme do zdraví.

Proto bylo potřeba ten systém novelizovat. Já se ale obávám, že některé části novely tak, jak jsou koncipovány, by mohly mít úplně opačný efekt, a k tomu směřuje ten můj pozměňovací návrh.

Konkrétní návrhy, změny, jsou podrobně zdůvodněny v mém písemném předložení pozměňovacího návrhu, ale v podstatě bychom chtěli nebo navrhuji s týmem, s kterým předkládáme tento pozměňovací návrh aby ta úhrada byla provázána a zvažování té úhrady bylo provázáno pouze s ekonomickou situací zdravotních pojišťoven, a ne s tím, jak zrovna hospodaří stát. Protože tyto léčbu hradí pojišťovny, a ne stát, a ty by měly být ty, které rozhodují.